Samozřejmě můžeme hovořit o tom, jestli to je, nebo není etický problém. Já si myslím, že reklama umístěná vně toho zdravotnického zařízení není pro zdravotnické zařízení žádný etický problém.

Další věc, která je u té věci důležitá, že ten zákon vlastně nic nedefinuje. Co to je přístupová cesta? Co to jsou zařízení v té přístupové cestě? Přístupová cesta je přístupová cesta. Je to prostě zákon, který v té jedné větě vlastně splní úlohu toho, že někdo předložil zákon, ale ve skutečnosti ta jedna věta je zbytečná. Není k ničemu a je to jen ukázka toho, jak se zbytečně zaměstnáváme. Chápu, že na to mohou být rozdílné pohledy, a chápu, že se hledá nějaké řešení.

To je, předpokládám, k tomu hlasování.

Děkuji. Pan poslanec Janulík se hlásí s faktickou, já ho nemohu pustit, protože není otevřená rozprava a faktická poznámka reaguje na průběh rozpravy. Otevírám rozpravu a vystoupí pan poslanec Dolínek. Dobré dopoledne.

Tento zákon řeší poměrně jasnou věc vizuální reklamu a reklamu, která je v okolí některých zařízení. Já si myslím, že dlouhodobě to problém určitě je především ve větších městech a že to je problém skutečně etický.

To, co zde zmiňoval pan docent Svoboda. Ale my neřešíme přece to, kde je ten dům postaven, ta nemocnice, nebo že Vinohradská nemocnice je pár metrů od největšího hřbitova, krematoria v Praze, ale my přece řešíme tu podstatu nabízení reklamních služeb.

Proto požádám vás poslance, abyste podpořili to, že může ten zákon do druhého čtení, a tam si můžeme technické aspekty dané úpravy vydiskutovat. Děkuji. Teď tedy má prostor pan poslanec Janulík s faktickou poznámkou. Děkuji za své dvě minuty. Já jsem také řídil velké zdravotnické zařízení.

Čili já to vůbec nevnímám negativně.

Teď pan poslanec Čižinský, po něm pan poslanec Brázdil, všechno faktické poznámky. Zeptejme se všichni na Bulovce, kolika lidem to vadí, kolik lidí si na to stěžuje, kolik lidí se diví, že to nemocnice trpí, že tam jsou reklamy, velké reklamy na tři pohřební služby. Chci zdůraznit, to sídlení nevadí.

Pan poslanec Brázdil, potom pan poslanec Svoboda, všechno faktické poznámky. Děkuji za slovo.

Pan poslanec Svoboda, fakticky.